Dovoluji si vás tedy požádat, kolegyně a kolegové, o podporu této novely a její postoupení do dalšího legislativního procesu, a to přesto, že ve stanovisku vlády vyplynul závazek, že vláda urychleně předloží svoji komplexní novelu, která bude řešit námi zvednutý problém. Osobně musím říci, že toto respektuji. Všem by nám mělo jít hlavně o urychlené vyřešení zmíněné problematiky. V tuto chvíli ale vládní novela ještě v legislativním procesu není, proto považuji za důležité, aby námi předložená novela postoupila do další fáze legislativního procesu. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane navrhovateli.

Já ji zrovna poprosím jako zpravodajku, aby se ujala své role pro prvé čtení. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo, vážená vládo, ctěná Sněmovno. Nebudu znovu opakovat to, co už zde řekl pan předkladatel, jenom si dovolím stručně shrnout, o co vlastně v návrhu jde.

Pro zaměstnance je v tomto případě výhodnější nižší výše minimální mzdy, protože o výši minimální mzdy se zkracuje vyplácená renta.

Vláda dala k tomuto návrhu zákona negativní stanovisko z důvodu retroaktivity a neúplnosti návrhu. Já jsem přesvědčená o tom, že to se dá případně napravit při druhém čtení, jak o tom hovořil pan předkladatel. Doporučuji Sněmovně, abychom návrh v prvním čtení schválili a postoupili k projednání výborům. S přednostním právem se hlásil pan předseda Bartošek, poté pan předseda Chvojka.

Pan předseda Chvojka, poté paní ministryně. Děkuji za slovo.

Nyní s přednostním právem ještě paní ministryně.

Předložený poslanecký návrh obsahuje postup, na jehož základě by s ním Sněmovna měla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Jako ministryně práce a sociálních věcí, tedy orgánu, který je gestorem tohoto právního předpisu, jsem však měla k poslaneckému návrhu zásadní výhrady, které jsem ve svém stanovisku sdělila vládě, a ta se s tím ztotožnila. Z výše uvedených důvodů proto nemohu tento poslanecký návrh podpořit.

Zákon, který vláda hodlá předložit, by navíc měl danou problematiku řešit komplexně i pro vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů.

Děkuji vám, paní ministryně. Nyní tedy konečně otevírám obecnou rozpravu.

Vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedo.

A nakonec to skončilo patem, kdy ten návrh zákona vůbec přijat nebyl.

Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, novela zákoníku práce musím předřečníka v tomto trošičku podpořit je vždycky ožehavá, protože to je opravdu lákavý materiál.

Já tady chci podpořit samotný návrh předkladatelů.